To Komunistická strana Čech a Moravy nikdy neudělala za 30 let, že bychom udělali krok, který by znamenal, že nebudeme plnit mezinárodněprávní závazky. To, že někteří to tady rádi obcházejí a krásně hovoří, ale nejsou ochotni přijmout, že z toho závazku také vyplývá nějaká povinnost vůči nám a že si musíme přiznat, kde stojíme, to je realita.

To přece není pravda. Jeli dnes Armáda České republiky bojeschopná, co udělá nebojeschopnou armádou prvního ledna? To, že neobjednáme nebo nezaplatíme zálohu na dodávku, která bude realizována v roce 2024?

Děkuji za slovo. Já bych chtěl k těm pozměňovacím návrhům říci za hnutí SPD, že jsme se nestali součástí žádných dohod, že o každém pozměňovacím návrhu jsme hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby ty pozměňovací návrhy pomohly lidem, občanům. To pro nás bylo nejdůležitější. Koneckonců mohu říci, že ani ty pozměňovací návrhy pro nás nebyly to hlavní. To hlavní opravdu bylo, jak byl rozpočet sestaven a prohlasován už v prvním čtení. Považujeme příjmy, které jsou v rozpočtu, za fikci, za nadhodnocený ekonomický růst, to znamená, že i ty příjmy, které jsou v tom rozpočtu, jsou podle našeho názoru nadhodnocené. Ale co je nejdůležitější, je ten obrovský deficit, který budeme v tomto rozpočtu hlasovat, který se dle mého názoru ještě v dalších opravách tohoto rozpočtu zvýší. Nemůžeme přece během dvou let udělat bilionový dluh. Jak to bude v dalších letech? Každá vláda, která vznikne po podzimních parlamentních volbách, bude muset udělat celkovou rekonstrukci, inventuru, komplexní inventuru státního rozpočtu. To je to nejdůležitější proč hnutí SPD tento návrh rozpočtu nepodpoří.

Děkuji pěkně. ODS rozpočet, tak jak byl navržený, i po hlasování o pozměňovacích návrzích samozřejmě nepodpoří.

K takovéto rozpočtové nezodpovědnosti se určitě nepřidáme. Vláda nebyla schopná ušetřit korunu provozních výdajů, a to ani v samotném návrhu, ani při hlasování o těchto pozměňujících návrzích. Jen připomenu, že občanští demokraté navrhli více jak 81 miliard korun zejména provozních výdajů. Neškrtali jsme nic na investicích, neškrtali jsme nic na rozvoji České republiky. Vládní koalice a komunisté žádné tyto úspory neodhlasovali.

Děkuji za pozornost.

Děkuji vám.